V srpnu tohoto roku se na Ministerstvu průmyslu a obchodu konala jednání ohledně nástupu implementace a rozvoje sítě 5G. Dále Internet do každé obce realizace projektu na pokrytí bílých míst.

Já bych teď chtěl říct k tomu Národnímu investičnímu plánu.